Současně bylo vydáno nepravomocné územní rozhodnutí, jehož nabytí právní moci se předpokládá ještě do konce letošního roku, tzn. do konce roku 2019.

Řešena je zejména problematika mimoúrovňového křížení v Jenči. V úseku Kladno KladnoOstrovec již bylo vydáno pravomocné územní rozhodnutí.

Děkuji.

A jenom se chci ujistit. Letiště Ruzyně je toho součástí? Děkuji. Ano, je toho součástí.

Dobrý podvečer, vážený pane ministře, vážený pane předsedající, dámy a pánové, Ministerstvo průmyslu a obchodu navrhuje postupně rozprodat základní kovy z hmotných rezerv státu. Využití těchto kovů v případě krize a zhroucení distribučních kanálů těchto komodit je pro zbrojní průmysl klíčové pro zajištění bezpečnosti České republiky. Pochybuji, že Armáda České republiky s tímto krokem souhlasí, a zároveň je velmi naivní si myslet, že v případě krize nám některý ze sousedních států bude tyto kovy dodávat. Je jasné, že tržní cena takových nákupů bude několikanásobně vyšší. Tehdy bylo argumentováno úsporou za uskladnění v Německu. Ovšem po krachu této firmy se český stát ke svým zásobám několik let nemohl dostat. A navíc pohonné hmoty někdo ze skladu částečně rozkradl. Účet za tento experiment byl téměř půl miliardy korun! Částečně za zpětnou přepravu, částečně za chybějící pohonné hmoty a u zbytku jejich vyčištění. Dále za soudní výlohy a další příslušenství. Vlastníkem této společnosti je totiž Tomáš Pitr, v minulosti odsouzený za podvody. Nečeká nás tedy s prodejem našich strategických surovin podobně výhodný konec? Cena kovů na burzách má totiž poslední měsíc klesající tendenci.

Děkuji za odpověď. Vážený pane předsedající, vážený pane poslanče, vážení páni poslanci. Paní poslankyně, děkuji za dotaz.

V dnešní době tam nemají význam žádný. Všechny zásoby v hmotných rezervách mají jeden jediný důvod a to je použít je v případě nepředvídatelné situace, krize atd.

Za průmysl říkáme, že kovy tohoto charakteru nikoliv.

Tak se na to díváme a nebojíme se tu inventuru udělat.

Prostě žijeme v jiné době. Děkuji.

My to bohužel nevíme.

Ti se kovů nezbavují, nicméně ještě jako další věc mají alokovány oproti nám, my to nemáme, mají alokovány zdravotnické potřeby, mají alokována antibiotika, očkovací vakcíny atd. Mají to alokováno u distributorů s tím, že ten distributor vždycky použije tu část, která má nejstarší šarži, pro distribuci potom lékárnám. Děkuji. Pan ministr bude reagovat. Třeba ten model, co jste říkal. Nicméně i u nás máme některé ty zdravotní prostředky.

Děkuji.